Co se týká vstupu na vysokou školu na bakalářský obor zdravotnický záchranář, tak pokud nebude maturita, tak jako že v současnosti není povinná z matematiky na střední zdravotnické škole, tak potom nebude ani podmínkou pro tyto studenty pro vstup na vysokou školu.

Pane poslanče Kobzo, požádám vás o vystoupení a dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Takže já bych rád tady vyzval k převzetí systému méně ideologie a více matematiky a fyziky.

A to je velice důležité. Druhá věc je, že výuka matematiky na středních zdravotnických školách je určitě důležitá a je potřeba, aby byla dostatečně zabezpečena, protože bez znalosti matematiky se studenti ani ve zdravotnických oborech neobejdou.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Ona to už teď za mě řekla paní poslankyně Mauritzová. Studenti zdravotních středních škol nemusí mít u maturity matematiku, ale všichni ostatní, tedy krom uměleckých, ano. Prosím, máte slovo.

Za prvé, co se týká uměleckých škol.

Proto máme tu společnou matematiku, proto k tomu směřujeme. Pak máme samozřejmě nějaké rozhodnutí o nějaké profesní specializaci. Proto jsem na to narážela, na ty zdravotnické školy, že tam to tedy z mého pohledu postrádalo logiku, toto vaše vystoupení.

Jsou to nějaké předpoklady.

Podotýkám, tváříme se tak. Takže pane poslanče, máte slovo.

Není ten výstup stejný.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové.

Dámy a pánové, já myslím, že tento bod patří opravdu mezi jeden z nejdůležitějších, který projednáváme v oblasti školství během tohoto celého volebního období, a tento úvod říkám proto, abych svůj příspěvek zahájil kritikou Ministerstva školství a pana ministra Plagy, který ví, že se mi tento postup nelíbí, který zvolil, a chci, abych to tady zdůraznil. Na straně jedné dnes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pan ministr osobně velice chvályhodně pracují na velmi zásadních strategických materiálech v oblasti školství, což je dlouho připravovaná a nyní úspěšně prezentovaná strategie 2030+, která má vlastně nastínit dlouhodobé fungování českého školství, které by mělo vycházet z jiných principů, nebo alespoň částečně z jiných principů, než je v současné době, ale na straně druhé, pane ministře, předkládáte teď návrh na změnu maturitní zkoušky ve velice zrychleném, uspěchaném režimu. Pokusil jste se dokonce protlačit Sněmovnou tento návrh podle § 90 a jsem moc rád, že se tak nestalo. Nevěnoval jste se dostatečně odborné diskuzi nad tímto návrhem a myslím si, že jste se zachoval velice nevstřícně vůči řadě odborných organizací, které o tom obsahu chtěly diskutovat a neměly k tomu vlastně příležitost.

Takže to já považuji za velkou chybu a považuji to za věc, která do značné míry dehonestuje celou tuto vážnou diskuzi o tom, jak by měla vypadat maturitní zkouška a obecně ukončení středoškolského vzdělávání.